No, protože jste je rozdali plošně. Děkuji za pozornost.

Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové.

Odpověď: Ano, mají. Je přímo navázán na explicitní zákaz či omezení podnikání.

A smyslem toho pozměňovacího návrhu, který dali senátoři, je, abychom nezapomněli na jednoho pasažéra, který by na té lodi měl být také, a tím jsou kraje. Není to jenom o tom, aby tam byli podnikatelé, aby tam byly obce a města, to si dovolím zdůraznit, ale je to i o krajích. Je tady jedna věc, že se nad tím zamysleli, snažili se najít všechny prostředky, které skutečně je třeba krajům kompenzovat a jsou doložitelné, a na základě zprávy z Ministerstva financí vymysleli návrh na 300 korun.

Víte, tady se zapomíná na to, že v té první linii kromě těch ostatních stojí také hejtmani a jejich týmy a celý ten bezpečnostní systém, který na krajích je.

Ale děkuji také všem krajům, protože ony musely nést zvýšené náklady na zdravotnictví.

Tu havárii musí někdo zaplatit.

A já teď prosím jenom o jednu věc. Zkusme být v téhle věci alespoň spravedliví, protože kompenzace prostřednictvím nějakých dotací a já tady z nich vytáhnu jenom jednu věc a to jsou dotace na dopravu.

A já nebudu mluvit o tom, jestli se ta položka měla vzít odjinud, nebo neměla.

Já za KDUČSL konstatuji, že my zcela určitě podpoříme návrh v té podobě, jak přišel ze Senátu, ale samozřejmě pokud neprojde, podpoříme alespoň ty, kteří byli uznáni za vhodné, aby na té lodi byli, to znamená, že zcela určitě budeme hlasovat i tak, jak jsme hlasovali předtím v Poslanecké sněmovně, pro ten původní poslanecký návrh.